A jak jsem avizovala, první přihláška s přednostním právem pan místopředseda vlády pro digitalizaci a pan ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Moc děkuji za slovo. Nicméně jednu věc v tom vidím jako přínosnou.

Stávající legislativní úprava samozřejmě umožňuje odstraňování černých staveb. Není to jednoduché.

Tam je ten faktický problém.

To je naprosto racionální přístup, výhodný pro všechny občany.

Tudíž rodinný domek, který je často používán jako příklad, ale pak je ilustrován počet razítek na nějaké komplexnější budově, třeba v nějaké stavbě, ne vždy na sebe sedí. Vznik NSÚ a krajské stavební úřady ony vznikly, paní Dostálová, i za vás papírově.

Jedno řízení nemusí být vždy rychlejší. Umístění stavby hraje významnou roli. Chceme pracovat na tom, aby skutečně toto bylo řešeno regulačními plány, a tím se stavební řízení zjednodušilo.

V novém stavebním zákoně nedochází k žádné změně. Nikdy nebylo zamýšleno, že by byli součástí stavebního úřadu, a já asi to nechci takhle probírat. Ale některé věci, abych to shrnul: územněplánovací rozvoj je obsažen ve stávajícím zákoně, jsou tam regulační plány.

Takže ty věci v zákoně již teď ukotveny jsou.

Děkuji, pane ministře. Pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolím si jenom krátkou reakci na ony černé stavby, jejichž odstraňování skutečně v území představuje problém, ale protože mám k dispozici svoji vlastní osobní zkušenost, tak si jednak dovolím uvést na pravou míru některé nepřesnosti.

V takovém případě skutečně nezbytně ve spolupráci se zastupitelstvem a s vedením obce musí dojít k odstranění černé stavby.

A co je podstatné, a ukazují to všechny dosavadní zkušenosti, je reálné odhodlání ten problém řešit a přijatelná metodika neboli způsob, jak vymoci odstranění černé stavby. Zatím se ukázalo, že úspěšní byli ti, kteří se vyzbrojili i pomocí exekutora pro vymáhání odstranění černé stavby. A pokud by něco pomohlo, skutečně pomohlo, tak kromě metodiky je to také finanční podpora pro samotný akt odstranění. Tohle jsou konkrétní nástroje, konkrétní pomoc.